Bude toto součástí vyšetřování vaší komise?

Na tuto otázku mimochodem odmítl odpovědět ministr zdravotnictví, který řekl, že necítí potřebu na tuto otázku odpovídat.

Že tam jsou vedeny i oběti dopravních nehod?

A mohla by ta vaše komise vysvětlit, kdo ty lidi vyléčil? Jak se podařilo dosáhnout takové změny stravovacích návyků občanů České republiky a jejich mentálního postoje, že nám o polovinu ubylo infarktů?

Povedete své vyšetřování i tímto směrem?

Vzhledem k použité technologii se dají předpokládat podobné, neli přímo stejné výsledky.

Poučíte se ze zahraničí? Nainvestujete do toho peníze?

V Německu to bylo 80 % lidí! Můžete potom vystoupit a říct: U nás to bylo 20 %, 10, 30, 50, 5, protože my jsme provedli tento výzkum?